Před 10 lety jsem to uzavřel a odešel jsem z nich.

Tady jste to slyšeli jasně.

Každý řetězec má své vlastní dodavatele, které vlastní v zahraničí.

Děkuji za pozornost. Nyní faktická poznámka... Ještě kolegy upozorňují, že faktická poznámka má přednost i před přednostním právem a faktická poznámka elektronická má přednost před přihlášením z místa. Čili teď přečtu faktické poznámky... Eviduji přednostní právo Radima Fialy jako předsedy poslaneckého klubu.

Patří to mezi ty kvalitnější, patří to mezi ty levnější a já to těžko hledám. To znamená, že to, co tady říkal kolega Skopeček i jeho předřečníci, platí.

Prostě tohleto je doopravdy tak rizikové, to je takové ohrožení celé české ekonomiky, že doopravdy nechápu, jak někdo s ekonomickým vzděláním to může myslet vážně.

Existují tady určitě cesty, jak prodávat potraviny nejenom v supermarketech. Já nakupuji jak u malých obchodníků v malých prodejnách, někdy se dostanu do velké prodejny, někdy kupuji přímo u farmáře. Je to jenom o svobodě volby, o finančních možnostech lidí, jaké potraviny chtějí kupovat. Vy jim tu svobodu volby chcete snížit, vy chcete, aby v supermarketech bylo méně zboží, méně variant za vyšší ceny, protože k ničemu jinému to nepovede. Povede to k menšímu výběru za větší ceny.

Je tu dotační prostředí, které deformuje trh deformuje trh a znevýhodňuje právě naše výrobce a pěstitele. Ke kolegovi Martínkovi bych chtěl říct, prostřednictvím pana předsedajícího.

Musím zdůraznit, reciprocita odvety evropská pravidla neumožňují, takže vlastně jsme znevýhodněni.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mě mrzí...

Já jsem to i u projednávání tohohle zákona říkal několikrát, řadu těch problémů jsem vyjmenovával. Myslím si, že nikdo nezpochybňuje to, že v řadě případů jsou některé praktiky obchodních řetězců na hraně, ale řešme ty problémy tak, jak by se řešit měly. Od toho máme zákon o významné tržní síle.

Ale prosím vás, nedělejme to přes zákon o potravinách, který má primárně řešit něco jiného. A hlavně, prostě jako fakt si myslíte, že když nařídíte spotřebiteli, nepřímo nařídíte spotřebiteli, co si má kupovat, že to někomu pomůže?